Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já si dovoluji upozornit, že tento tisk obsahuje jeden zásadní pozměňovací návrh úsporný rozsahem. Nahrazuje se v něm slovo Praha slovem Brno a jedná se o to, že by tento úřad, budeli zřízen a budeli toto rozhodnutím a vůlí Sněmovny, měl sídlit v Brně. Důvodů je několik. Jednak Brno je městem soudnictví a obvykle právě tyto věci jsou projednávány správními soudy a Brno je sídlem Nejvyššího správního soudu. Druhá věc je, že pokud má úřad kontrolovat politické strany, neměl by sídlit tam, kde sídlí většina politických stran.

Takže to jsou stručně řečeno důvody pro tento pozměňovací návrh. Upozorňuji, je to pozměňovací návrh pod písmenem D.

Mohl by být v Plzni, mohl by být v Jihlavě, mohl by být i jinde, nicméně pozměňovací návrh je pouze jeden a budeme rozhodovat tedy buď Brno, anebo zůstává Praha, takže nemáme v tuto chvíli na výběr jiné město. Jinak uznávám, že samozřejmě i jiná města než Brno jsou krásná, vhodná, nicméně tady rozhodujeme pouze o těchto dvou návrzích. A není to nic proti Praze, je to spíše snaha najít tomuto úřadu místo, kde by fungoval možná efektivněji právě s ohledem na to, že Brno je město soudnictví. Děkuji panu poslanci Tejcovi. Není tomu tak...

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych k tomuto návrhu zákona chtěl podotknout, že ačkoliv je diskuse nad tím, jak se zlepší kontrola nad politickými stranami, tak je třeba, abychom věděli, že způsob kontroly, to znamená, jak ten úřad bude kontrolu vykonávat, tady vůbec není popsán. Novému úřadu jsou dávány kompetence ke kontrole a trestání stran, ale není dopředu známo, jak konkrétně bude tato kontrola prováděna a jak bude nakládáno s prostorem pro uvážení úřadu v případě trestání. A také když se podíváte na důvodovou zprávu k tomuto zákonu, tak se tam zmiňuje způsob kontroly nebo dohledu nad politickými stranami v Rakousku a v Německu, ale jenom částečně. Rakouská úprava dává kompetence NKÚ ke kontrole politických stran a německá právní úprava, která je mimochodem velmi precizně propracována a má několik desítek stran, svěřuje kompetence předsedovi Poslanecké sněmovny, v daném případě v Německu předsedovi Bundestagu.

Čili je to podle vzoru německé právní úpravy.

Další pozměňovací návrhy, které dávají alternativu k tomuto návrhu, to znamená k tomu, aby výkon kontroly byl svěřen předsedovi Poslanecké sněmovny, tak v té druhé alternativě od E21 až po E38 jsou návrhy, které dávají kompetence Poslanecké sněmovně, de facto vlastně kontrolnímu výboru. Je to jakoby ponechání stavu, který je dneska, kdy členové kontrolního výboru zkontrolují kontrolní uzávěrky politických stran, a zatím ta praxe se ukazovala jako celkem uspokojivá.

Jinak se ztotožňuji s tím, co tady říkal předseda kontrolního výboru, že ne všechny pozměňovací návrhy jsou provázány, a proto se také připojuji k návrhu na opakování druhého čtení. Považuji to za docela důležité, abychom nepřijali zákon, ve kterém budou vady a se kterým se potom budeme potýkat nadále. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme pokračovat. Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 60, z přítomných 140 pro 65, proti 66. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, kontrolní výbor doporučil Poslanecké sněmovně svým usnesením číslo 215 proceduru, kde jsme vyčlenili velké pozměňovací návrhy dopředu. To znamená, legislativně technické úpravy nebyly předneseny, takže nebudeme hlasovat. Jako první bychom hlasovali o návrhu B2, pracovně nazvaném vyřazení politických institutů.

Pak bychom se vypořádali s návrhem E3 až E19, tj. přenesení kompetence na předsedu Poslanecké sněmovny. E20 je nehlasovatelný, protože opravdu účinnost vypustit nejde.

Poté jsou seřazeny pozměňovací návrhy v tom pořadí, jak byly předneseny, to znamená A1 až A7 jednotlivě, A8 a A9 společně, A10, 11.